Tak já bych se chtěla zeptat, jestli v tuto chvíli chceme vzít něco, na co mají obce nárok. Na to mají obce nárok! Vidím to pousmání tamhle kolegy a předsedy klubu České pirátské strany pana Michálka, prostřednictvím pana předsedajícího, tak já bych přečetla i citaci vašeho předsedy Ivana Bartoše v roce 2020: